Nyní, pane místopředsedo vlády, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl novelu zákona o spotřebních daních a zákona o pohonných hmotách. Předkládaný materiál obsahuje dvě hlavní témata, a to zdanění a omezení nakládání se surovým tabákem a úpravu kaucí distributorů pohonných hmot. Prvním tématem předloženého návrhu zákona je řešení problematiky daňových úniků, které souvisí se surovým tabákem. Za prvé se s ohledem na zvyšující se výskyt podvodů se surovým tabákem navrhuje zavedení spotřební daně na surový tabák. Jedná se o zcela novou daň zaváděnou na daňovém území ČR. Tato daň není harmonizovaná směrnicí Evropské unie. Sazba daně ze surového tabáku je navázána na výši daně z tabáku ke kouření, a to z důvodu, že surový tabák je podle analýz ve značné míře užíván k jeho nelegální výrobě. Druhou oblastí úpravy je sledování nakládání se surovým tabákem a stanovení povinnosti osobám skladujícím surový tabák určený pro jiný účel než pro výrobu tabákových výrobků. Zavedení tohoto opatření na národní úrovni by mělo omezit a zprůhlednit pronikání surového tabáku na český trh. Druhu oblastí je změna zákona o pohonných hmotách. Tato úprava je reakcí na nález Ústavního soudu z loňského roku, který původní jednotnou výši kaucí distributorů pohonných hmot zrušil.